Tak vás žádám podruhé. Nemám žádný důvod vám upírat nějaké právo reagovat na to, co říkám.

Ale my jsme přesvědčeni, že v tom případě máme pravdu. Vrátím se k té údajné souvislosti mezi státním rozpočtem na příští rok a daňovým balíčkem. Už z harmonogramu projednávání státního rozpočtu je naprosto evidentní, naprosto evidentní, že státní rozpočet bude schválen dříve, než bude definitivně schválen sněmovní tisk 509. Můžete se ptát, jak to vím.

Tedy nebudeme obstruovat, samozřejmě podáme pozměňovací návrhy, samozřejmě je odůvodníme a budeme o všech pozměňovacích návrzích hlasovat.

Děkuji vám, vážený pane místopředsedo. Chtěl bych za prvé poděkovat vám, vážený pane předsedající, že jste nás ujistil o tom, že neporušujete jednací řád, můžeme mít na něco jiný názor. Doteď jste ho neporušil. Já doufám, že v tom nebyl žádný příslib pro ty chvíle budoucí, že se ho snad chystáte porušit za nějakou malou chvilku. To by určitě nebylo dobré. A za další bych chtěl teď velmi vřele poděkovat vám jako předsedajícímu, že jste se nakonec rozhodl ctít to, že skutečně máme právo vystoupit, to, že jste žádným způsobem nepřerušil rozpravu, ta dále běží. Je to asi uvědomění si toho, že skutečně jednací řád má ve Sněmovně nějaký smysl, a my vám za to velmi děkujeme. Rozprava běží dál, deset hodin máme dávno pryč a myslím si, že za chvíli se dostane na ty, kteří jsou přihlášení v řádné diskuzi. Děkujeme za to.

Děkuji za něj, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, vidíte, jsem přihlášen a nepočítám, že by se na mě dostalo slovo, proto vystupuji fakticky. Pojďte nám schválit některé vybrané konstruktivní, rozumné a dobré pozměňovací návrhy a můžeme se dohodnout. Ušetříme si tady to bolestivé diskuzní trápení. Tato nabídka nebyla přijata. Byla v prvním kole jednání odmítnuta. A myslím si, že by bylo vhodné pro všechny zúčastněné strany, aby proběhlo další jednání, další kolo jednání, a proto navrhuji, abychom přerušili projednávání tohoto zákona do 25. listopadu. To je procedurální návrh, který je ale druhý v pořadí. Ale ještě vyčerpám faktické poznámky. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance a předsedy klubu ČSSD Jana Chvojky.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Tohle je moje poslední vystoupení, já nechci zdržovat. Já jsem jenom chtěl skutečně upozornit na to, že je tady riziko, že Ústavní soud shledá ten zákon protiústavním nebo v rozporu se zákonem kvůli tomu, co jsme tady namítali. Ústavní soud už to jednou posuzoval. A myslím si, že by bylo fér si tohleto riziko tady říci, protože se asi všichni chceme vyvarovat situace, kdy tabákové firmy, alkoholické firmy a herny budou žalovat Českou republiku, aby vrátila nelegálně vybrané peníze, a my jim z peněz daňových poplatníků platili nějaké odškodnění. Takže když už se dělá změna daní, tak by se podle mého názoru měla dělat pořádně, tak, aby to nedopadlo jako s církevními restitucemi, kde jsme vás upozornili, že tam dochází k porušení Ústavy, a skutečně Ústavní soud to zrušil.

Děkuji za slovo. Tak já se musím vrátit ještě k tomu vystoupení paní ministra Zaorálka. Tak pojďte sem za ten stolek říct jmenovitě, kdo z poslanců KDUČSL tady vystupoval v rámci tohoto zákona, ale i dalších, a snižoval nějakým způsobem politickou kulturu v této Sněmovně.

Já myslím, že by bylo dobré skutečně tuto situaci dovézt k nějakému řešení. Já bych považoval za rozumné, aby se v tuto chvíli sešli k rychlému jednání předsedové poslaneckých klubů a předsedové stran v této Sněmovně s paní ministryní Schillerovou a pokusili se nalézt řešení této patové situace, do které jsme se zjevně dostali.

Já tomu nerozumím. Já nejsem právník.